Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Myslím, že to by bylo strašně málo. Tohle je rozpočet, který je klíčový pro české zemědělství, jsou to desítky miliard korun, tak jak zde bylo řečeno, které jdou na podporu českého zemědělství a dorovnávání jeho konkurenceschopnosti uvnitř evropského prostoru jako takového. Já musím říct, že jsem rád, že v tom rozpočtu je např. vidět, že se podařilo transformovat zemědělské agentury do Státního zemědělského intervenčního fondu, aniž by narostla byrokracie v České republice, aniž by byly přijímány další desítky nebo stovky úředníků, že se zvládlo poskytování služby zemědělcům. To, co dříve poskytovaly zemědělské agentury, dnes poskytuje platební agentura, resp. Státní zemědělský a intervenční fond, a ušetřené finanční prostředky jsou vidět ve výdajích na priority, které v minulosti byly stanoveny, a těmi prioritami je podpora živočišné výroby v České republice i větší podpora produkce ovoce a zeleniny a řady dalších komodit, citlivých sektorů a podobně tak, aby bylo jasné, kudy do budoucna bude chtít Česká republika podporovat české zemědělství.

O těch prioritách jsem tady mluvil. Takže já jsem podpořil rozpočet na jednání zemědělského výboru, byť po poměrně živé debatě o tom, jestli více podporovat investice do technologií nebo jinam a jak to bude s jinými výdaji, nicméně potřebujeme rozpočet mít schválený, a na co se musíme soustředit, je platební agentura a její fungování v následujících letech a v novém finančním období. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendlovi a ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podobné. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Řekněme si, že v kritické situaci 2 mld. české zemědělství nezachrání.

A tady na to chci upozornit.

A snad je nás dost politiků v této Sněmovně, abychom si uvědomili, co teď tady říkám. Druhá věc je skutečně efektivita těchto výdajů.

Já si umím představit, že Regionální klasa a Regionální potravina ještě bude podporována z veřejných zdrojů, ale Klasa samotná, to už je trochu sranda vzhledem k těm 35 miliardám dotací do agropotravinářského komplexu a vzhledem k efektivitě této kampaně.

Ale s vědomím, že oslovuji Poslaneckou sněmovnu, kde mnozí se velmi demonstrativně hlásí k šetření i v drobných, tak tady říkám, že to není v drobných, a pevně doufám, že můj návrh bude mít podporu. Není pochyb o tom, že rozpočet Státního zemědělského a intervenčního fondu musí být schválen. Kdybychom tak neučinili, tak bychom poškodili české zemědělství. Poslanecký klub TOP 09 podpoří rozpočet Státního zemědělského a intervenčního fondu, ale po jeho schválení prosím, abychom hlasovali o doprovodném usnesení, o jehož podporu si dovoluji požádat.